Prosím všechny přítomné, aby se usadili a zaregistrovali.

Sděluji následující.

Dobrá, v tom případě vás všechny odhlásím a prosím o novou registraci.

Nikoli do 11 hodin, protože jsme si odsouhlasili, že budeme pokračovat po písemných interpelacích řádně podle programu, takže...